A stejně tak když se bavíme o kariérním řádu, tak se to nesmí smrsknout na nějaké tabulky, že... Nedělejme si iluze.

Nemůžeme přece říkat, že uděláme nějaké atestační zkoušení nebo proces, kde budeme správně hodnotit, jestli učitel roste metodicky, jestli roste ve své odborné způsobilosti, jestli roste v tom, že chápe, jak jeho práce je v kontextu školy nebo v kontextu města, ale musíme tam ještě udělat ten první krok.

A dovolím si dopředu upozornit na několik, řekněme, drobností, které možná budeme moci řešit v rámci pozměňovacích návrhů ve druhém čtení.

Můžeme samozřejmě také třeba počítat s tím, že mu bude věnovat svůj volný čas, a místo toho, že mu snížíme počet hodin přímé pedagogické činnosti, můžeme ho třeba nějak více finančně ohodnotit. To je samozřejmě individuální. A potom.

Přitom musím pochválit, resp. mně to velmi konvenuje a i kolegům z TOP 09, že ředitel není považován za manažera jakéhokoliv typu, ale že ředitel je člověk, který má kromě toho, že je dobrý pedagog, ještě manažerské schopnosti.

Kromě toho, že jsou tedy finančně ohodnoceni, oni potřebují mít možnost se dál vzdělávat a opravdu dál vzdělávat tak, aby to bylo pro ně smysluplné, rostli v odbornosti.

A třetí věc je, ta je také jasná.

Já doufám, že tohle bude takový vedlejší efekt rozsáhlé diskuse kolem novely zákona o pedagogických pracovnících, tzv. zkráceno kariérní řád, který to také přinese.

Děkuji za slovo. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji paní kolegyni Nině Novákové. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Karel Rais a po něm paní poslankyně Marta Semelová. Přeji dobrý den.

V té souvislosti bych poznamenal, že skutečně ředitelé, když je člověk s nimi v kontaktu, tak poměrně hodně pláčou právě nad tím obrovským nárůstem byrokracie. Takže byl bych docela rád, kdyby v průběhu dalších diskusí se také diskutovalo i o snížení byrokracie. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Raisovi. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.